Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to faktická poznámka, takže budu opravdu faktický.

Druhá věc. Všechny tyto peníze, a bylo jich přes 7 mld., byly bezezbytku vyčerpány. Byly vyčerpány právě proto, že kraje nás ujišťovaly, že mají připravený přebytek projektů na opravy. Není to otázka připravenosti, kraje byly připraveny, peníze byly průběžně čerpány a úplně bezezbytku vyčerpány, takže žádný problém to nedělalo. Já znovu říkám, že prostě tento přílepek k tomuto zákonu ohrožuje samotnou podstatu. Takže znovu vyzývám poslance opravdu ke zdravému rozumu a odpovědnosti, protože určitě nechceme tento zákon zničit nějakým přílepkem. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

Spousta lidí už to tady řekla, ale rád bych jenom řekl opravdu několik věcí na podporu toho, co budeme schvalovat za chviličku, a moc chci poděkovat za změnu rozhodnutí během dvou let, kdy tady bylo několik návrhů v Poslanecké sněmovně a neprošlo navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Jsem velmi vděčný všem, ať to jsou vládní, či nevládní poslanci, že dnes by rozhodnutí mělo přinést rozpočtové navýšení pro obce a města. Ale já vám i řeknu některé věci. V minulosti už to mělo být vyšší. Obce opravdu potřebují finanční prostředky a už v minulosti je měly dostat a nedostaly. Když vám řeknu, že od roku 2013 došlo k navýšení rozpočtového určení daní, tak finanční prostředky, které přišly do obcí, zaznamenaly velký rozvoj obcí a měst a následně tyto peníze, které půjdou zase do rozpočtu obcí a měst, opět přinesou zlepšení kvality života.

Všichni víte, že peníze, které se investují, se částečně vracejí na daních zase zpátky do rozpočtu. Jenom jeden krátký příklad nakonec. Setkáváme se se slovenskými starosty, kteří pláčou nad tím, že u nás je velké rozpočtové určení daní na rozdíl od nich. Mají rozpočty poloviční, než máme my. Jejich rozvoj je zastaven o deset, patnáct let zpátky. My jsme mnohem dál a blížíme se už západní Evropě, za což samozřejmě děkuji všem, kteří nějakým způsobem rozpočtové určení daní podpořili. A také děkuji vám, že dnes to podpoříme a zlepšíme kvalitu života v obcích a městech napříč celou Českou republikou. Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jeli tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se na závěrečná slova, zda si chce pan navrhovatel vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní poslankyně Kovářová? Není tomu tak. Pan poslanec Horáček? Také ne. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo. Za druhé budeme hlasovat body A1 až A3 jako celek. Potom bude B1 nehlasovatelné. Pokud nebude schválen bod A, lze hlasovat o B1. Hlasuje se, pouze pokud nebude schválen bod A.

Pouze pokud nebude schválen bod C1. Za sedmé budeme hlasovat zákon jako celek. Já se táži, zda má někdo návrh na úpravu této procedury. Žádný návrh nevidím.

Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas. Než přikročíme k hlasování, eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Ještě jednou pro pořádek vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

A nyní tedy můžeme pokračovat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o návrzích A1 až A3 jedním hlasováním. Navyšuje se váha kritéria na žáky ze 7 na 9 % a následně se upravují koeficienty přepočítávací pro Prahu, Plzeň, Ostravu a Brno. Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro návrh 92. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní bychom byli bývali měli hlasovat o bodu B1, pokud by bod A nebyl schválen, ale byl schválen, takže přejdeme k hlasování o bodu B2, což jsou přechodná ustanovení. Děkuji.

Přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro 94, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Týká se zvýšení podílu výnosu daně z minerálních olejů pro SFDI z 9,1 % na 50 a současně určení stálého podílu z těchto příjmů na opravy silnic druhé a třetí třídy ve výši původního příjmu. Výbor stanovisko nepřijal. Stanovisko navrhovatele? Děkuji.

Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 21, proti 54. Tento návrh byl zamítnut.